A zase když se zvýší i krátkodobá nemocnost a máme mnohem víc zaměstnaných, a mluvila o tom např. paní kolegyně Adamová Pekarová, tak zase nesrovnáváte správná čísla, že ty argumenty nejsou poctivé, nejsou logické. Ale jak říkám, přitom respektuji jiný politický názor. Tomu já rozumím.

Skutečně nepatřím k těm, kteří by vestoje tleskali nápadu zrušit karenční dobu, ale přesto ten názor a ten zákon podpořím. A podpořím ho s jednou podmínkou. Na zrušení karenční doby, resp. v těch souvislostech mi tam vadí jedna věc. Je to tak ze zákona.

Tam si myslím, že to bude mít ekonomický dopad, že to bude dobré pro zaměstnavatele a přitom nedojde k tomu, že pacient by byl ochuzen na svých právech svou nemoc vlastně léčit od začátku a pobírat patřičnou částku sociálního pojištění.

Paní ministryně, máte slovo. Já v reakci na paní poslankyni Pekarovou Adamovou prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla říct, že jsem ráda, že slyším vlastně konečně jiný argument, protože ve dne v noci slýcháváme neustále od TOP 09, že je potřeba snižovat sociální odvody, protože náklady práce v České republice jsou velmi vysoké, a teď slyším vlastně něco opačného. Já jsem to takto neřekla.

Takže takto za mě, děkuji.

Já bych tady chtěl říci, že pan poslanec Stanjura zde uvádí naprosto lživá, nepravdivá alternativní fakta, a dokážu to celé Sněmovně. Před všemi tady řekl, že já na něho volám přes celý sál.

Takže tolik a nabádám pana poslance, aby příště zvažoval přesnost svých výroků. Děkuji. Nyní pan poslanec Staněk, potom paní poslankyně jsou to faktické poznámky, pane předsedo, takže musím dodržet pořadí elektronických přihlášek pan kolega Staněk, potom paní poslankyně Pekarová. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych se znovu obrátil vaším prostřednictvím na pana předsedu Stanjuru. Ta čísla, která tady zazněla... Já tedy nejsem poslancem déle než jeden rok, takže nemám tu paměť předchozích období, ale jestliže se bavíme o změnách ve prospěch zaměstnanců a ve prospěch zaměstnavatelů ve výši zhruba 10 mld. a 50 mld., tak se bavíme o číslech, která se týkají, předpokládám, všech zaměstnanců a všech zaměstnavatelů.

To, co tady zaznělo od kolegyně paní Pekarové. A nejste jediný, prostřednictvím pana předsedajícího, kdo trpí, když trpí logika.

Děkuji za slovo.

Ano, máme v programu snížení odvodů, ale na ty ostatní systémy, to znamená zejména na sociální výdaje. Druhá věc, k panu Zaorálkovi prostřednictvím předsedajícího. Máteli analýzu, výzkum, který dokazuje to, co tady tvrdíte, tak nám jej prosím předložte. Můžeme ten bod dneska přerušit do té doby, než nám budou tato fakta dodána, tak se určitě nic nestane, když se bude projednávat bod třeba v pátek. Máte něco takového, nebo jsou to jenom dojmy?

Já bych tu debatu nerad shazoval na rádoby vtipné poznámky.

Lékař amatér bez analýzy. Ukažte mi ta čísla, ukažte mi tu analýzu, podpořte ten svůj názor nějakými fakty.

Já bych takovou odvahu to tvrdit neměl. A je to vážná věc. Tak se poslouchejme.